Takže to je ten jediný důvod. My jsme v mezidobí připravili novelu vodního zákona, jak bylo řečeno, připravili jsme a měříme dneska intenzivně, už teď, v této chvíli, několikrát týdně se měří kvalita vody na Bečvě. Máme celou řadu konkrétních věcí, které už nejenom připravujeme, ale realizujeme, a shodujeme se i ve změně legislativy s mnohými navrhovateli. Jen máme jiný názor na to, zda paralelně s vyšetřováním Policie České republiky zřizovat vyšetřovací komisi, která vlastně v tu chvíli se bude snažit dělat to samé. Nic víc, nic míň, jenom tohle jsem chtěl říct a vysvětlit důvod. Ale jinak máme zájem všichni stejný, aby tahle kauza co nejrychleji skončila a bylo jasno.

Nyní tedy dovolte to usnesení: